A my jsme přesvědčeni, že to je Poslanecká sněmovna a taky Senát, protože zákony standardně probíhají.

To je ten spor, který vedeme. To je důvod, proč návrh zákona nakonec nepodpoříme. A poprosil bych zejména představitele vládních stran, aby neříkali, že ten, kdo nepodpořil tento návrh zákona, je proti zvyšování důchodů. Není to pravda.

Ale je to jednoduché.

Kolega Sklenák. Já zareaguji na ten dotaz. 4,6 miliardy je ten rozdíl mezi stávajícím právním stavem a tím mým návrhem. To znamená, že zákonná valorizace, která je v nějaké předpokládané výši, a můj návrh. Jinak jsem vycházel z čísel, která mně poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Vy už odhadujete, kolik bude valorizační vzorec na konci roku 2016. Rozumím tomu dobře?

Ale říkám, že nemám přesná čísla.

Ještě řádná přihláška pana poslance Opálky. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, musím říci, že nás sice ten návrh také překvapil, ale když se to v koalici projednalo, a koalice je předpokládám rozpočtově zodpovědná, tak není důvod, abychom tento návrh nepodpořili.

Závěrem chci jenom říci, že koneckonců jde v případě vlády o politické rozhodnutí, o vrácení se k režimu, který už byl. Jedna z těch brzd při rozhodování bude i schválený rozpočet v kapitole pro výdaje na důchodovém účtu, takže to není zcela bez brzdy, i když to tak navenek vypadá. Děkuji. Pokud nejsou žádné další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím.

Nejprve pan zpravodaj.

Takže prosím pouze proceduru. Takže procedura.